Požádal bych ještě paní poslankyni Květu Matušovskou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a teď už žádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády tento tisk uvedl. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. Prosím sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiný text nebo jiný problém, než je ochrana spotřebitele, prosím v předsálí, aby pan ministr mohl tisk uvést. Děkuji vám. Tento návrh představuje především implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytváří podmínky pro adaptaci nařízení a řešení spotřebitelských sporů online. Dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. V neposlední řadě obsahuje též právní úpravu, jež reaguje na praktické aplikační zkušenosti České obchodní inspekce se stávající právní úpravou. Cílem navržené právní úpravy je tedy především vytvoření podmínek pro fungování rychlého, levného a eurokonformního nástroje pro řešení spotřebitelských sporů, který nezatíží obchodní vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám o propuštění návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve své zpravodajské zprávě k tomuto sněmovnímu tisku, kterým je vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele, řekla několik slov. Jak už bylo zmíněno panem ministrem, důvodem předložení zákona o ochraně spotřebitele je zajištění správné transpozice směrnic o nekalých obchodních praktikách, o alternativních řešeních spotřebitelských sporů a adaptace nařízení Evropského parlamentu o řešení spotřebitelských sporů online a posílení kontrolních pravomocí České obchodní inspekce při kontrole organizovaných akcí v zájmu zajištění potřebných důkazů.

Ráda bych tu zmínila dopady na občany. Jak vyplývá z dopadové studie k implementované směrnici, podstatná část spotřebitelů, přibližně každý pátý, se setkává s problémy při nákupu zboží a služeb. Tyto problémy zůstávají často nevyřešeny. Cílem této novely je usnadnit spotřebitelům cestu k vymáhání jejich práv, neboť složitá a finančně náročná soudní řízení spotřebitele odrazují. Nehledě na skutečnost, že spotřebitelé často nejsou dostatečně informováni o svých právech. Předkládaným návrhem bude dále rozšířena kompetence České obchodní inspekce o možnost pořizování zvukovoobrazových záznamů za účelem shromažďování důkazů, čímž by měla být posílena ochrana spotřebitelů, a to zejména na hromadných akcích organizovaných podnikatelem za účelem prodeje výrobků nebo služeb. Pokud se zaměřím na podnikatele a dopady na ně, tak jim návrh ukládá povinnou účast u mimosoudních řešení sporů, pokud je spotřebitel zahájí, a dále novou informační povinnost, která představuje zvýšení nákladů podnikatelů. Na druhou stranu budou na základě informací spotřebitelé upozorněni na alternativní možnost řešení sporů. Dojde ke zvýšení povědomí spotřebitelů o možnosti řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, která by měla být méně časově náročná a finančně nákladná, a ušetří se tak prostředky oběma stranám sporu. Předkládaný návrh by měl přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí. Organizační výbor doporučil projednání tohoto tisku v hospodářském výboru.